Stejná zvýhodnění budou nicméně platit i pro produkty pocházející z Evropské unie či dovezené ze třetích zemí a spotřebované na daňovém území České republiky. Bude proto velmi záviset na nákladových položkách této výroby FAME v České republice.

Tyto dopravní prostředky jsou také schopny spalovat také alternativní paliva. Tolik k tomu materiálu.

Vydal to Nadační fond proti korupci, který mě nikdy neměl rád, takže si myslím, že to je objektivní.

Nezávisle od Babiše. Naopak podnikatelé byli motivováni, aby investovali. Tato biopalivová povinnost je již téměř 12 let neměnná, ačkoli požadavky Evropské unie na podíly udržitelných biopaliv a dalších obnovitelných zdrojů energie v dopravě vzrůstají.

Žádná minulá vláda, píše se v dopise Sdružení pro výrobu bionafty, žádná minulá vláda během téměř třicetiletého období nepřistoupila ke zrušení biopalivové povinnosti. Je totiž nesporný i přes kritiku, která je po celou dobu uplatňování na trhu doprovází, jejich příspěvek k plnění známých cílů.

Váha jednotlivých dílčích cílů se pochopitelně mění s ohledem na klimatickou, ekonomickou a politickou situaci.